Poslední, čtvrtá volba, to byl onen velký počet kandidátů do Rady Státního fondu kultury České republiky. Tady připomenu, že před týdnem jsme z volených dvanácti členů zvolili jednoho. Nyní zbývalo obsadit dvanáct jmen a já nebudu zdržovat, nebudu všechna ta jména číst, protože budou v oficiálním protokolu, který rozešleme na poslaneckého kluby. Vyberu jen ono jediné jméno, které bylo úspěšné, kandidát který byl úspěšný byl to pan Jiří Merger, který získal přesně kvorum, tedy 64 hlasy, a byl v druhém kole zvolen. Tím tedy konstatuji, že Rada Státního fondu kultury České republiky má po dnešku dva členy. Zbývá dovolit deset členů. I v tomto případě komise vyhlásí novou lhůtu a novou volbu, která proběhne na lednové schůzi. Tolik volby. Děkuji za prostor a předávám slovo panu předsedajícímu. Děkuji.